Já to říkám, od prvního dne jsem o to požádal a takovým způsobem se k tomu stavím. Já jsem v soukromém životě, jak známo, jezdil násobně lepšími auty za své vlastní peníze.

Omlouvám se. Ale já už k tomuto tématu nebudu vystupovat.

Děkuji. Já to tušil. Pan kolega Michálek s faktickou poznámkou?

A nyní se dostáváme... Pan kolega Jurečka se hlásil?

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Jednak prosím projednáváme novelu zákona o platu představitelů státní moci, ale mluvíme důsledně o platech politiků.

To jsou ti představitelé státní moci, kteří jsou vypláceni podle tohoto zákona.

Tak to také bylo.

To proběhlo. My jsme bolestivě šetřili, kam jsme se podívali, na všechny strany, a pokládali jsme za naprosto správné a legitimní, že když se bolestivě šetří, tak musíme především šetřit sami na sobě.

A týkalo se to prosím pěkně, ten zákon se týkal všech představitelů státní moci.

Ústavní soud na tuto argumentaci šel a soudcům tedy byly ty platy zvýšeny zpět a rozmraženy. Skončila ekonomická krize, skončilo přechodné období a já jsem se domníval, že je konec těch trapných diskusí v Poslanecké sněmovně o našich vlastních platech, že je tady nastavený nějaký automat, jak říkali ti soudci, legitimní očekávání, jak se ty platy budou vyvíjet, a že už do něj nebudeme žádným politickým rozhodnutím zasahovat a že jsme si definitivně navždy přestali stanovovat svoje platy. Prostě ten populismus je naprosto neodolatelný. Takže když už jsme se tedy zbavili toho problému, že si rozhodujeme o svých platech, kdy je tady platná, účinná právní norma, kde bez jakékoli politické a veřejné diskuse se ty platy předvídatelným způsobem na deset dvacet let dopředu mají vyvíjet, tak přichází vládní návrh, který zase chce, abychom si zase rozhodovali o svých platech.

Já vás prosím, abychom to nedělali. Nerozhodujme si proboha o svých platech! Ten systém tady existuje. Ta očekávatelnost je zřejmá, je legitimní.

Za rok zase někdo přijde s nějakým chytrým nápadem a zase nás bude nutit do toho, abychom si zase rozhodovali o svých platech. My tady nejsme od toho, abychom si rozhodovali o svých platech! Nepřinese to nic dobrého.